Piráti zase mluví o ekologických daních, které ještě více zdraží energie, nebo o zdanění nerostů.

Zvyšovat platy a důchody a snižovat daně jsme mohli nejen kvůli systematickému boji proti daňovým únikům, na které se tradiční strany nikdy nezmohly, ale především kvůli růstu naší ekonomiky.

Než přišel covid, tak jsme ještě k tomu dokázali snižovat státní dluh, kterým se nyní zase pravicová opozice snaží vystrašit lidi.

Máme nižší dluh než všichni naši sousedé. Ano, máme nižší dluh než Polsko, Slovensko, ale dokonce i než Rakousko a Německo.

Tak o jakém státním krachu se tady proboha mluví?

Proto ten deficit. Dokonce i Německo nebo Švédsko, pravidelně hospodařící s přebytkovými rozpočty, skončily kvůli pandemii hluboko v červených číslech. My jsme miliardy, ze kterých vznikl ten deficit, investovali do našich lidí a českých firem.

Žádné Promopro, žádná Opencard, žádný IZIP, žádný ROP Severozápad, žádné systematicky tunelované zdravotnictví.

A že naše vláda šla správnou cestou, ukazují nejnovější údaje Českého statistického úřadu, podle nichž česká ekonomika ve druhém čtvrtletí oproti stejnému období loni stoupla o 8,1 % a ekonomická aktivita se dnes již z 95 % dostala tam, kde byla před covidem.

Zadřely celou ekonomiku, snížily lidem platy, osekaly důchody, zvedly daně a hospodářství uvrhly do recese.

Chceme to ale udělat tak, abychom zachovali lidem platy a důchody, nezvedali jim daně a nesnižovali jejich životní úroveň.

Ekonomika šlape, investice fungují, platy, důchody a tím pádem životní úroveň roste. Takže co nám ještě zbývá? Inflace. Samozřejmě, když selže všechno, tak na Babiše se hodí inflace.

Takže teď ale vážně, prosím vás, pro vaši informaci.

Opozice straší lidi dluhem.

No žádný přece.

Inflace je k nám prostě dovezena. Celý svět nejen dohání výrobu za období covidu, ale také se vyrovnává s extrémní poptávkou úplně po všem. Základní ekonomické pravidlo, které by mohli znát i předsedové stran pětikoalice, praví: Čím vyšší poptávka, tím vyšší ceny.

Naší velkou výhodou je česká koruna, která inflaci dovezenou ze zahraničí tlumí.